Je tady ještě doprovodné usnesení, které jsme slyšeli od pana kolegy Bartoně.

Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 71 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 35, proti 23. Návrh nebyl přijat. Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli.